Dobrý den. Vážená paní nepřítomná ministryně Maláčová, já mám interpelaci, která se týká zpožděného vyplácení ošetřovného. Nejste, nevadí. Doufám, že mi odpovíte co nejdříve. Dostala jsem podněty od našich občanů, kteří doposud nedostali vyplacené ošetřovné a mají děti, které tyto podmínky pro vyplácení ošetřovného splňují.

A můj dotaz tedy je, jaké je vaše vysvětlení a jaký je postup pro ty naše občany, kteří jsou v této situaci a na tyto peníze čekají. Takže bych chtěla znát zkrátka, co teď ti občané mají dělat, na koho se mají obrátit atd. Předem děkuji za odpověď. Já vám děkuji.

Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Tato společnost obratem pronajala tyto vagony zpět ČD Cargo na 15 let za více než 900 milionů korun s tím, že nakonec je může odkoupit zpět za další stovky milionů korun. Společnost ČD Cargo uzavřela obdobně podezřelou smlouvu i v roce 2019.

I tady bych vás poprosil o váš názor. Děkuji vám.

To znamená, že je to za cenu lepší a že právně je to v pořádku.

Podotýkám, pro mě v době, když už bylo poté.

Zjednodušeně řečeno, při porovnání s novými je to výhodnější varianta.

Jsou to spekulace.

Naše otázky byly zodpovězeny. Není k tomu v tuto chvíli objektivní důvod.

Děkuji za slovo.

V těchto případech se počítá se stěžejním příspěvkem státu.